Mimo jiné první věc, kterou jsem udělal, když jsem přišel na Ministerstvo zdravotnictví teď v druhém mandátu, že jsem rozvolnil veškeré služby pár dní poté, co jsem nastoupil, právě na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které z mého pohledu bylo až příliš restriktivní ve svém výkladu, ale zkrátka jsem tento rozsudek respektoval, takže takto budu postupovat i do budoucna. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Už máte nějaké výsledky? A má další otázka.

Mohlo by to tedy být tak, že právě i očkovaní můžou být infekční a mohou dále tu infekci roznášet?

Děkuji za slovo.

A i ten test není stoprocentní. Jasně, nic není stoprocentní.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, britský premiér Boris Johnson tlačí na zrušení koronavirových restrikcí zahrnujících i dodržování odstupu od ostatních, i když aktuálně v zemi přibývá nakažených.

Dle listu Daily Mail britská vláda opustila plán prokazovat se povinně potvrzením o prodělání očkování proti covidu při návštěvě koncertů, sportovních klání a dalších masových akcí po 19. červenci, to znamená k datu ukončení omezení zavedených kvůli pandemii koronaviru. Takové požadavky jsou ve velkém rozporu s demokraticky orientovanou společností.

Děkuji. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

To je zásadní rozdíl.

Ale znovu říkám, Británie je v jiné situaci.

Ale v tuto chvíli si myslím, že Česká republika v této situaci bohužel není. Doufám, že k ní dojdeme co nejdříve. A také je třeba ale říci, že ono je otázka, jak moc prozřetelné to rozhodnutí je.

Takže já bych byl v tomto směru skutečně spíše obezřetný.